Podle mě je to správné.

Toto omezení, opakuji, je ve veřejném zájmu a každý má na výběr.

To je prostě úplně jiný okruh subjektů.

To, co předložil kolega Plíšek, se týká výběrových řízení do budoucna, tam není nic protiústavního. Co je na tom protiústavního, Kriste Pane?

Vám je přece úplně jedno, jak zákon upravuje média!

Ale vám vadí tohleto.